Děkuji. Já jenom velmi stručně. Byly tady vzpomenuty volby ve Spojených státech. Ten systém je úplně jiný.

Tam to není prostě záležitost posledních několika let. Ty volby jsou úplně jiné. Každý stát má svůj systém a každý stát si upravuje, jak taková korespondenční volba bude vypadat.

Je to trošku něco jiného. Nemíchejme tady tyto dvě věci dohromady. Pan poslanec Marek Benda s faktickou?

Pokládáme ji za správnou variantu zejména z těch míst, která jsou vzdálená.

Vycházejí také jenom z toho, že pokud bude nadále platit pandemický stav, a já pevně doufám, že už v září platit nebude a že už nic takového uplatněno nebude, ale pokud by platil, tak že je možné volit těmito zvláštními způsoby, a domníváme se, že to má řešit opravdu jenom situaci související s pandemií. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, vašich pět minut. Děkuji za slovo, pane předsedající, dobrý den.

Děkuji.

Děkuji.

Demokratická volba by měla takto vypadat.

Takže doufám, že to tady neprojde.

Pokud tak neučiníte, tak vám musím dát napomenutí.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já to nebudu zdržovat.